Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Děkuji za slovo, přeji dobré odpoledne. Máme dva volební body. Ten první je standardní Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. My jsme na komisi vyhlásili lhůtu na začátku tohoto týdne standardně do včerejška do úterý 18. dubna do 12 hodin.

Jiná změna nebyla navržena.

Prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu a poté nechala hlasovat. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu, o slovo se zatím nikdo nehlásí.

Zahajuji hlasování o předloženém návrhu.

Návrh byl přijat.

Ano, děkuji, omlouvám se. Upřesňuji, že jsme hlasovali pouze o rezignaci, a nyní budeme hlasovat o volbě tak, jak ji přednesl pan předseda Kolovratník. Zahajuji hlasování.